Jednalo se o první volbu, druhé kolo.

V tomto druhém kole nebyl zvolen nikdo. Včas budete informováni o vyhlášení této lhůty. Děkuji. Já vám děkuji.